S faktickou poznámkou? Tak v tom případě máte slovo. Děkuji. Další faktické nevidím, takže do obecné rozpravy pan poslanec Valenta. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Na straně druhé jsem také proti jakémukoliv omezování svobody internetu, protože se domnívám a obávám současně, že může nastat jakýsi salámový efekt, že tato svoboda internetu bude i do budoucna omezována, a to i v jiných oblastech. Jako politik se bojím, že bude omezována například při politickém zpravodajství, protože kdybychom si měli vytvářet názor například pouze podle zpravodajství České televize, octli bychom se dnes v jakémsi imaginárním světě, který je od skutečnosti často vzdálen na hony.

To už tady taky padlo. A já bych na to chtěl navázat. Jedná se o to, že bude možno zablokovat přístup k jakékoli internetové stránce, která bude dle jakéhosi subjektivního názoru jedince, komise nebo pana ministra obsahovat nepovolenou hru.

Zablokování přístupu k internetové stránce, to zde asi nebylo ještě dostatečně zmíněno, je také závažným zásahem do ústavně zaručených práv uživatelů internetu vyhledávat informace, a to v článku 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, podle níž je toto právo možné omezit pouze tehdy, jdeli o opatření nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

Zcela nezajímavým není ani to, že navrhovaná úprava může mít existenční dopad na neprávem zablokovaného provozovatele, zatímco subjekty pohybující se za hranicí práva mohou blokaci snadno technologicky obejít. Vůči průměrně zkušeným uživatelům, kteří se rozhodnou využít triviální anonymizovaný přístup k internetu, se tato úprava zcela míjí svým účinkem.

Ten by bylo možné zároveň dosáhnout mnohem efektivnější cestou, a to prostřednictvím blokování plateb na účty, jak už jsem také zmiňoval, u vybraných provozovatelů.

Zkušenosti ze zahraničí zároveň ukázaly, že tímto způsobem blokování může být velmi snadno zabráněno přístupu ke zcela nezávadným stránkám, které jsou umístěny například na stejné doméně či využívají stejnou IP adresu. O tom, že dané opatření je nesystémové a ve své podstatě nebude účinné, vypovídá například i to, že není obsaženo v žádné dosavadní právní úpravě, například ve vztahu k dětské pornografii či nelegálnímu prodeji léků. V této oblasti se plně ztotožňuji se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu, které v rámci projednávání zákona nebylo bohužel, obdobně jako to bylo u hlasu odborné veřejnosti, vyslyšeno. Povinnost blokování obsahu internetových stránek představuje v praxi neefektivní opatření, které přinese významné náklady na straně poskytovatelů služeb elektronických komunikací. Ve svých důsledcích se ty náklady mohou promítat do cen účtovaných spotřebitelům za poskytnuté služby elektronických komunikací. Toto navržené blokování je dle mého názoru zároveň neslučitelné, jak jsem již zmiňoval, nejen s Listinou základních práv a svobod, ale také dalšími dokumenty včetně strategie Digitální Česko 2.0, podle které Česká republika bude garantovat, že nebude blokovat komukoliv přístup k internetu, případně přístup ke konkrétním internetovým stránkám nebo online službám. Na tuto skutečnost ostatně upozornilo v rámci připomínkového řízení také Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je garantem dané strategie a implementace strategického dokumentu Digitální agenda pro Evropu v České republice. Mnohé, co jsem zde řekl a chtěl bych říct i dále, zde již padlo. Proto prosím, zejména prosím za akceptování mých připomínek při vašem hlasování a děkuji, že jste mě vyslechli. Než dorazí, tak přečtu omluvy.

Tolik omluvy a prosím dvě minuty pana poslance Fiedlera. Děkuji za slovo. Opět zareaguji na předcházející debatu.

Ten ministerský úředník má přece pouze porovnat to, jestli byl na seznamu povolených stránek ten dotyčný, nebo nebyl. Nic víc. O nic jiného nejde. Já mám tady pocit, že samozřejmě svoboda internetu je jedna věc, ale tady, jestli je to nepovolená stránka, není to na seznamu povolených, tak proč to nějak složitě zjišťovat? Budeme tohle akceptovat?

Nic víc. Asi žádné politikum já v tom nevidím. Nebo pokud tedy je pan kolega Farský nebo předkladatelé pozměňovacího návrhu, ať mě tedy přesvědčí o opaku. Zastavíme řidiče, nemá řidičák, hotovo.